Vytvořili jsme a podali jsme novelu zákona, která v podstatě nyní v tom znění, jak jsme to dohodli v minulém volebním období, přichází na řadu dnes.

Proto jsme tuto novelu podali znovu jako poslanecký návrh, nicméně konstatuje to samé, co je tam dnes.

Dále došlo k zúžení okruhu neuvolněných veřejných funkcionářů, to znamená, že neuvolnění radní na obcích prvního a druhého typu a neuvolnění místostarostové na obcích prvního typu v podstatě na těch nejmenších, nebudou muset podávat majetková přiznání. Ty důvody, proč jsme toto udělali, byly následující jsou to lidé, kteří pracují pro své obce ve svém volném čase, po práci, za minimální odměny. Jsem moc ráda, že dnes dochází k dohodě a pravděpodobně tato novela bude schválena, protože je nutné, aby se otevřely Centrální registry oznámení, aby občané a veřejnost mohli přistupovat k našim majetkovým přiznáním tak, jak to má být. Děkuji všem, kteří se v minulém volebním období podíleli na přípravě tohoto zákona, a doufám, že všichni tento zákon podpoříte.

Vážená vládo, vážené dámy a vážení pánové, já bych rád navázal na vystoupení předkladatele pana Vondráčka.

Připomeňme si, jak to bylo v minulém volebním období. On totiž ten příběh nebyl úplně tak, že hnutí ANO předložilo sluníčkový návrh, na kterém byl konsenzus, a pak tady se to nepodařilo dodiskutovat. Bylo to tak, že byl předložen návrh, který podepsaly téměř všechny kluby, a k tomuto návrhu jsem podal pozměňovací návrh, který v problematice střetu zájmů doplnil důležité pravidlo, aby bylo vymahatelné které už tam dneska je, ale není vymahatelné že politici nemají kontrolovat velké mediální domy.

Tohleto samozřejmě do politiky nepatří a projednával to i Ústavní soud, který potvrdil zásadu, že politici nemají v demokracii kontrolovat velké mediální domy, když přezkoumával ústavnost těchto opatření, ale současně v tom nálezu se upozorňuje, že ta úprava není tak vymahatelná, aby mohla v reálu fungovat.

V tomto volebním období koalice přišla s tím, že tento návrh, který se nepodařilo projednat v minulém volebním období, bude znovu projednán, a opět jsme svědky toho, že jsou tady rekordní obstrukce, kdy v podstatě doteď viděli jsme to na mimořádné schůzi, která byla celá obstruována kvůli tomu, aby se nedostalo na střet zájmů probíhaly obstrukce, bylo to odkládáno a odkládáno. V takovéto situaci, kdy je v podstatě paralyzován celý Parlament obstrukcemi, jsme se rozhodli, že už nebudeme dále otálet s tím, aby občané neměli přístup do evidence majetkových přiznání, a proto jsme přišli v koalici s návrhem, aby byl přednostně vyřešen problém netransparentnosti majetkových přiznání, protože kvůli těm obstrukcím lidé nemají dodneška a myslím si, že to je i protiústavní že nemají přístup k majetkovým přiznáním, na který mají právo, a je to součást veřejné kontroly, součást vyváženosti toho, když politici mají moc, tak je občané mají možnost kontrolovat. Čili proto jsme podpořili projednání tohoto návrhu.

My jsme těm obstrukcím ustoupili, abychom co nejdříve umožnili přístup k majetkovým přiznáním, ale dál platí koaliční dohoda, že usilujeme o to, aby politici nevlastnili média. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Já bych chtěla konstatovat, že mediální domy jsou téma opravdu veliké a možná by stálo za úvahu se zamyslet, jak ovlivňujeme volbu rad nejenom do České televize, ale i do rozhlasu.